Jak jsem řekl, já jako zpravodaj jsem si dal tu práci, viděl jsem to. Je to obyčejná tabulka, databáze, s kterou bude zákonodárný proces pracovat. Možná ještě jedno doplnění. Nebude to revoluce ze dne na den. Ten návrh je konstruován tak, že zákony se do té databáze budou postupně naplňovat a postupně doplňovat během několika let. Teoreticky, pokud budoucí vláda nebo Sněmovna zjistí technické problémy, myslím, že není problém najít politickou shodu třeba k drobné úpravě a vyladění toho systému. Je to prostě přechod ke zlepšení zákonodárného procesu. Obyčejná, jednoduchá, ale velmi důležitá a sloužící databáze, nástroj pro podnikatele a pro zlehčení jejich života. Naposled opakuji, garanční hospodářský výbor, kde toto vše bylo několikrát projednáno i s kolegy ze sociální demokracie a kteří tam nebyli proti, tak garanční výbor po pečlivé a odborné debatě přijetí tohoto zákona doporučuje. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Nyní faktické poznámky. Pan poslanec Zavadil s faktickou poznámkou, potom druhá faktická poznámka kolegy Kudely.